Věřím tomu, že se nejednalo o žádné politické čistky na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Pokud se nemůžete třináctého ani dostat do kanceláří pro podklady, a to jste četli také z médií, a po dvou dnech, kdy jste v úřadu, protože čtyři náměstci, zrovna ti, kteří byli odvoláni, mají za dva miliony tři sta uzamčeny kanceláře bez výběrového řízení a hlídá jim to externí firma bez výběrového řízení, a ani bezpečnostní ředitel na Ministerstvu práce a sociálních věcí a ani na České správě sociálního zabezpečení, kde byla také jedna kancelář, neví o provozu těch kanceláří, neví o tom, co se tam děje, tak věřím tomu, že chápete, že ty kroky, které vedly k organizačním změnám na Ministerstvu práce a sociálních věcí, byly učiněny opravdu s cílem zefektivnit činnost ministerstva. Nyní tedy vyzývám k mikrofonu pana předsedu Jana Farského. A mezitím přečtu jednu omluvu. Pane předsedo, máte slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, je to docela absurdní situace, když slyšíte u těch zdůvodnění odvolání, že jsou pro ztrátu důvěry. Vláda bez důvěry, která důvěru ani nedostala, odvolává někoho pro ztrátu důvěry. A když se pak ještě přidá to, že stíhaný premiér odvolává jiné pro podezření, tak kde je ta presumpce neviny, na kterou se tak odvolávají všichni ti, kteří říkají, že nám přece může vládnout trestně stíhaná osoba? Kde jste ji nechali v těch chvílích, kdy se to má týkat vás? Ta situace, kdy se někteří tváří, že jsou nad zákony, že zákony pro ně platí do té chvíle, dokud jsou pro ně výhodné, ale ve chvíli, kdy by se podle nich měli začít chovat, tak je obcházejí, ohýbají nebo vůbec nedodržují, to je přece tristní, smutné a pro Českou republiku hrozně špatné sdělení. To je atmosféra, která je zanesena do České republiky, která byla zvýrazněna včerejším projevem prezidenta. To je něco, co neprobíhá jenom v této budově, ale co ovlivňuje komunikaci ve všech úrovních České republiky. To je rozklad společnosti, na kterém se tímto podílíte, a za něj také nesete odpovědnost. Protože to, co dneska probíhá v těchto sálech, to, co probíhalo na Hradě včera při inauguraci, to, jakým způsobem se agrese rozšiřuje do komunikace lidí, to bohužel bude ovlivňovat a ovlivňuje i komunikaci lidí dneska ještě na sociálních sítích, ale příště i tu mezilidskou.

Ono také jeden ten odvolaný, nebo ten, kterému je vyhrožováno, ten, kolem něho se rozšíří strach, a ti ostatní už jsou daleko poslušnější. Není to nic nového, není to nic neozkoušeného. Viděli jsme to v médiích.

Jestli vědí, kdo je teď majitelem těch novin. Na zbytek novinářů to funguje mnohdy jako autocenzura. Čest těm, kteří tomu nepodlehli.

Strach není dobrým vládcem.

Já se tady přímo ptám pana premiéra bez důvěry v demisi , jestli bude schválen program schůze a bude umožněno vystoupit i ostatním, nejenom těm, kteří mají přednostní právo. Je to ve vaší moci, tak si to řekněme. Bude schůze, nebo nebude? Děkuji za odpověď. Já děkuji panu předsedovi Farskému a nyní dávám slovo panu předsedovi Zbyňkovi Stanjurovi. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já vím, že vás to rozčiluje, ale ta rozprava je o nepochopení věci. A bohužel já jsem nabyl z vystoupení jak pana premiéra, tak například paní ministryně, že opravdu nechápou, k čemu ta schůze je. Pan premiér vlastně říkal: je jedno, jestli máme důvěru, nebo nemáme důvěru. A my tvrdíme, že to jedno není. To je ten základní rozpor.

Já tomu úplně logicky nerozumím. Ale v tom je zakopaný pes.

Tak jenom abychom si rozuměli, a to si evidentně nerozumíme. Paní ministryně práce a sociálních věcí nám řekla kroky, které udělala, jako bychom my říkali: ministři, nedělejte vůbec nic. My jsme nic takového neřekli a vy pořád říkáte: my musíme něco dělat, jinak bychom tam byli zbyteční.